Tak jeden z nich říká, že kdyby tehdy býval věděl, že pravděpodobně podobnou technologii už Agrofert využíval v Německu, tak by nikdy ten projekt nemohl dostat bodové hodnocení za inovaci a propadl by. Tady cituji doslova, stejně jako další zjištění, která jasně vyvracejí, že by mělo jít o inovativní projekt. Koneckonců i samotné zařízení bylo obstaráno standardní cestou. Chtěl bych se tedy zeptat, pane premiére, kdo zaplatí těch 100 milionů korun, zda půjdou z peněz daňových poplatníků.

Prosím pana premiéra o odpověď na tuto interpelaci.

Máte pocit, že vláda je majitelem Agrofertu?

A zbytek dala ta firma.

Střet zájmů.

Takže o účelovosti toho auditu, pane poslanče, nepochybujte.

Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Tak prosím.

Já jsem se přesto chtěl zeptat na tu dotaci, protože souvisí s působností vlády, protože o té dotaci rozhodovalo ministerstvo. O tom není sporu, a tím pádem je to v působnosti vlády a naprosto to patří sem na debatu. Stejně kdyby nebyl tam tento argument, tak je to naprosto přiléhavý dotaz a interpelace, protože se samozřejmě týká vašeho působení. Znovu bych pokládal ty otázky, protože jsem na ně nedostal odpověď. Přijde vám správné, že ministerstvo tu dotaci udělilo a že o ni Agrofert žádal, i když nenaplnil podmínky inovativnosti? A další dotaz, protože Agrofert žádal už předtím o jinou, podobnou linku pro společnost Profrost, a tehdy žádnou dotaci nezískal , přestože to bylo velmi podobné. Tak jak se to má s touto dotací? Děkuji.

Víte, tam byly volby.

Takže spíš vysvětlete lidem, jak jste privatizovali nemocnice s Bendlem a proč jste dávali 43 milionů na takové nesmysly. Takže nechte to být radši. Zkuste se chovat normálně. Já jsem jako odešel.

A nyní bude interpelovat pan předseda Fiala ve věci superministra Havlíčka. Prosím.

Na tom se snad oba shodneme. Třikrát dražší radary na Ministerstvu obrany. To je za několik dní vlády hnutí ANO, ČSSD a komunistů myslím docela smutný účet.

Myslím, že to je celkem dost výzev pro dva ministry. Já opravdu nechci shazovat schopnosti pana ministra Havlíčka, ale myslím, že tohle by nezvládl ani ten Harry Potter, kterého jste tady zmiňoval ve svém nedávném projevu.

No, kde začít? Tak gratuluji.

Nechci o tom tady mluvit. Nevěděli jsme o tom.

Určitě.